Pane premiére, tuto a další kauzy vnímám jako další pokus veřejně a exemplárně trestat ty, kdo mají jiný než oficiální názor.

Nestojí vám a vládě za zamyšlení, postavit se veřejně za svobodu slova, a to i těch, s kterými nesouhlasíte? Ukázkou občanské odvahy není kejhání v bezpečí mainstreamového stáda, ale schopnost postavit se i za nepříjemnou pravdou nebo se zastat nepopulárního člověka. Mám pro vás výzvu. Ne kvůli nim, ale kvůli vám. Jinak čas vaší vlády bude v historii označený za nástup nové totality. Žádám vás o názor na výše uvedené. Děkuji panu poslanci Okamurovi. Šestnáctou interpelaci má přednést pan poslanec Karel Fiedler, kterého ale nevidím, tudíž jeho interpelace propadá, a dostáváme se k 17. interpelaci. Paní poslankyně Věra Kovářová bude interpelovat pana premiéra ve věci vládního koordinátora pro digitální agendu. Vážený pane premiére, vláda nedávno rozhodla o zřízení pozice vládního koordinátora pro digitální agendu.

Na druhou stranu si říkám, jestli zřízení této pozice nepřichází později, než by bylo žádoucí, a zda tato snaha nevypovídá především o tom, že vláda tuto oblast doposud opomíjela. Možná mé smíšené dojmy překoná to, co nový vládní koordinátor bude reálně vykonávat. Vážený pane premiére je možné v tuto chvíli sdělit, jakým tématům se pan Prouza bude věnovat, s jakým termínem plnění a jakými prioritami? Jaká je jeho odpovědnost, jaký vztah k ostatním členům vlády, který z členů vlády bude odpovědný za jeho kroky a jejich plnění, respektive neplnění. Děkuji za písemnou odpověď. Děkuji paní poslankyni. Osmnáctou interpelaci přednese paní poslankyně Miroslava Němcová, která bude interpelovat pana premiéra ve věci účasti ministrů na interpelacích. Děkuji za slovo. Skoro by se zdálo, že to je zbytečné opakovat, ale někdy asi platí, že opakování je matka moudrosti, tak přesto se pokusím dotknout ještě znovu toho tématu, které jsem otevřela dnes dopoledne na našem jednání. Na minulých ústních interpelacích jsem se ptala pana předsedy vlády, jak zajistí, aby interpelace měly normální parlamentní dimenzi, aby interpelovaní ministři sem chodili a aby ti, kteří se omlouvali, měli skutečně závažný důvod. Řekla jsem, že tyto závažné důvody jsme racionálně schopni akceptovat. Víme, že musí ministři jezdit na důležitá zahraniční jednání. Víme, že mohou mít osobní vážné důvody nebo zdravotní důvody, a rozhodně bychom takovouto omluvu nezpochybňovali. Pan předseda vlády na to přitakal, zdálo se, že si v té věci rozumíme, a já jsem také doufala, že si rozumíme v tom, že zatímco on tehdy, předseda vlády, tady seděl, tak jeho první místopředseda vlády rozdával na volební kampani koblihy. Domnívala jsem se, že pan předseda vlády pochopí, že takhle to nemá fungovat, a že tedy přiměje pana ministra financí k nějaké zodpovědnosti. A ukázal se pravý opak. Týden se sešel s týdnem, a přestože mi pana předseda vlády sliboval, jak tu nápravu zjedná, tak se ukázalo, že si vzal vzor z pana prvního místopředsedy vlády a odjel dělat kampaň také. Takže zatímco minulý týden tady předseda vlády byl a kampaň dělal pouze jeho první místopředseda, týden nato dělají kampaň oba a dávají tak přednost těmto věcem před povinnostmi v Poslanecké sněmovně. Je to truchlivý pohled na to, jak se zhosťují své povinnosti.

Chtěla bych se zeptat váženého pana předsedy vlády, co říká nápadům své paní ministryně Marksové Tominové. Myslím, že tato paní ministryně se vyznačuje nadměrnou kreativitou, asi největší, pokud jde o členy vlády.

Asi to ještě nemá legislativní podobu, ale jako nápad to opravdu překonává zatím všechno, co jsme mohli očekávat, že sem přijde.

Ale 400 milionů korun věnovat neziskovkám na to, aby tuto věc nějak řešily, nějak napravovaly, to se mi zdá opravdu jako z Marsu.

Děkuji paní poslankyni za její interpelaci. Dostáváme se k předposlední interpelaci.

Vážený pane premiére, mají podle vás občané právo rozhodovat o své zemi? Ano, či ne? Pokud ano, řekněte, proč jim mermomocí blokujete možnost rozhodovat v referendu o všech otázkách, jak je v demokracii obvyklé a jak si také občané přejí. Nebo si myslíte, že vy jste moudřejší než 10 milionů občanů, kteří vás, vaši vládu i stranu dobře živí? Ve skutečné demokracii nemohou platit žádná omezení pro lidové hlasování. Už z toho principu, že jednak země patří lidu, nikoli stranickým elitám, jednak proto, že pokud má někdo pocit, že občané nejsou dost kvalifikovaní, tak je zcela zřejmé, že žádnou kvalifikaci nemá ani Sněmovna, která by se v tom případě přece skládala pouze opět z nekvalifikovaných zástupců těch v uvozovkách nekvalifikovaných občanů.

Naopak váš vládní návrh, který tady už celkem dlouho leží ve Sněmovně, a evidentně není nějaká silná vůle ho projednat, tak zásadní otázky omezuje a referendum není ani závazné pro parlament. Takže takové plivnutí do tváře občanům. A prosím vás, abyste opravdu odpověděl zcela konkrétně na všechny tři moje otázky, jelikož pokaždé když se vás tady na něco ptám, tak je to způsobem já o voze a vy o koze.

Děkuji panu poslanci. Dvacátou první interpelaci přednese paní poslankyně Miroslava Němcová a pan premiér bude interpelován ve věci tabákové lobby.